Poslední pozměňovací návrh, ke kterému se chci vyjádřit, je pozměňovací návrh F3. Ten neřeší pouze otázku stavebního práva, ale vylučuje veřejnost i z řady dalších řízení, která se dotýkají přímo životního prostředí, jako je třeba zákon o lesích nebo zákon o geologických pracích. Kdo z vás by například chtěl kousek od bydliště průzkum zdrojů břidličnatých plynů, který už je sám o sobě těžbou, a nemohl se k němu vyjádřit? Hádám, že například u nás na Trutnovsku nebo v sousedním Náchodsku by to nechtěl asi nikdo.

Kdyby došlo ke schválení mnou zmíněných pozměňovacích návrhů, pro mě osobně by to byl tak zásadní problém pro podporu zákona jako celku, že bych pro něj potom nemohl hlasovat, a ke stejné věci bych vyzval i své kolegy. Děkuji za pozornost.

Ale já jsem tady někdy v prvním čtení pokládal takovou otázku, jestli tato novela stavebního zákona způsobí to, že vlastní realizace stavby bude kratší, než je celé stavební řízení.

Já chápu, že tam je spousta pozměňujících návrhů, které to ještě docela zamotávají, ale mě by skutečně zajímalo...

Zjednodušíme. A realita bude úplně jiná! Zjednodušíme. Uděláme. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Protože zpracovat tu novelu... Ale osobně po tom všem věřím, že to přinese to zjednodušení. My na to máme různé grafy, kde jsme počítali u velkých dopravních staveb, i protože máme zákon o zadávání veřejných zakázek, jak toto všechno zjednoduší.

Jinak všechno jsme prezentovali na seminářích. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj má naši prezentaci, kde jsou všechna schémata, takže tím jsme se opravdu zabývali. A něco jsme dali i do důvodové zprávy a samozřejmě je to součástí i vyhodnocení RIA, která je povinná součást tohoto zákona. Tak ještě jedna faktická poznámka. Znovu pan poslanec Adamec.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že paní ministryně zareagovala.

Poslance prosím oslovovat mým předsednictvím, i když si tykáte. Prostřednictvím samozřejmě. Dobré dopoledne, děkuji za slovo.

V tom seznamu pozměňovacích návrhů, který jsme obdrželi, v pozměňovacím návrhu D4 je uvedeno, že splňujeli návrh podle odst. 2 všechny stanovené náležitosti, rozhodne o něm zastupitelstvo obce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do šesti měsíců od jeho podání. A já jsem v rámci druhého čtení načítal dvanáct. Takže prosím, platí dvanáct.

Zároveň bych vám chtěl všem případně poděkovat za podporu tohoto návrhu, neboť umožní výrazné zkrácení doby pořizování změny územního plánu. Děkuji. Prosím pana poslance Bendla a připraví se pan poslanec Foldyna. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, strávili jsme s touto materií poměrně hodně času a věnovali se jí podrobně nejenom na výboru, ale i na semináři, kde jsme řešili jednotlivé detaily. Musím říct za sebe a snad i za občanské demokraty, že jsme k tomuto zákonu přistupovali zodpovědně, protože máme zájem, na tom, aby se stavělo.

Nestaví se. Téměř nikde. Jsme si vědomi toho, že stavebnictví a výstavbu neovlivňuje jenom stavební zákon, ale i jiné zákony, které už Poslaneckou sněmovnou prošly. Zákon o vlivu staveb na životní prostředí, o ten jsme tady bojovali poměrně dlouho. My jsme jako opozice velmi skeptičtí k tomu, jak je napsán. Myslíme si, že tam stavebnictví jako celek hodně prohrálo. Zákon o veřejných zakázkách, který také velmi ovlivňuje dobu stavění a výstavby, protože nejde jenom o stavební povolení, ale také vysoutěžení té stavby. A v okamžiku, kdy zejména stát a jednotlivé fondy říkají, že podporu dostane pouze ta zakázka, která bude nejlevnější bez ohledu na to, že musí být vždycky nejlepší, dochází k prodlužování rozhodnutí o tom, kdo stavbu bude, či nebude dělat, což lze v praxi doložit řadou konkrétních výběrových řízení. Přesto ten stavební zákon považujeme za důležitý.